Pan místopředseda vlády Jan Hamáček. Máte slovo. Slibuji, že to je dneska naposledy. Ale tady byly dotazy, co jsme udělali pro rodiny s dětmi.

A dodneška to napravujeme po vás! Oni všichni vědí, minimálně v bezpečnostních sborech, jak to bylo za vás. Pokračujeme ve faktických poznámkách. Pan předseda Vojtěch Filip, po něm pan předseda Kalousek, Stanjura a pan poslanec Jurečka. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, paní a pánové, kdybych neslyšel ta slova od těch, kteří tady opravdu, co mohli, to rozebrali, kde mohli, tak klidně ukradli, tak bych tomu třeba i uvěřil.

A jestli tady někdo dodržuje slovo, tak jsou to ti, kteří chtějí, aby to, co bylo slíbeno, také nemuselo být příští rok odebráno, jak vy si to představujete, abyste potopili státní rozpočet. A nezlobte se na mě, ještě jedna malá poznámka. Pan předseda Stanjura tady povídal o tom, že to není spočítáno.

Nemáte to spočítáno! A jestli chcete někomu vyčítat dodržování slova, tak se hlavně zamyslete sami nad sebou! Nyní vystoupí pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou, po něm pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo. Víte, pane ministře Hamáčku prostřednictvím pana předsedajícího, i pane místopředsedo Filipe, až budou psát naše politické nekrology, což může být brzy, tak se klidně s jejich autory hádejme, co kdo kdy v minulosti udělal, z jakých důvodů a za jakých objektivních podmínek. Teď to nemá žádný smysl.

Jestli trváte na tom, že budete nefér z politické prestiže protože o ty 2 miliardy nemůže jít v rozpočtu, který má 1,5 bilionu, to je o politické prestiži jestliže chcete být nefér kvůli politické prestiži, tak je to váš problém, ale i váš hřích. Připraví se paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo. Mám dvě faktické poznámky.

Přece nebudete chtít poslouchat za čtyři roky, když to bude jinak, jak jste tehdy tady dnes udělali špatné rozhodnutí vůči rodinám s malými dětmi. To mně úplně nesedí.